To znamená jediná možnost je získat pro tuto aktivitu občany.

A já jsem právě využil slova, mediální slova, která řekl nový lídr ČSSD kolega Zaorálek, který řekl, že tu stížnost podá, tak jsem mu 11. července poslal osobní dopis, kde jsem ho poprosil a požádal, aby se k této petici připojil. Bohužel mi neodpověděl.

Oni nechtějí, aby zavřeli Sobotku, to už z nich vyprchalo, ale chtějí alespoň minimální návrat spravedlnosti, aby dostali ty byty.

Máte slovo. Děkuji.

Já bych chtěl tady od toho pultíku požádat Českou televizi v případě vystoupení pana kolegy Hájka, aby přerušila veškerá svá vysílání na všech kanálech a v přímém přenosu dala jeho vystoupení. Moc a moc o to Českou televizi prosím, ať se tady potom nemusíme zdržovat těmito lamentacemi. A za vyřízení mé žádosti nebo prosby předem děkuji.

Hlásí se pan předseda Babiš. Prosím, pane poslanče, máte slovo k řádné přihlášce. Děkuji za slovo.

Já bych jenom chtěl zopakovat za mě velice stručně moji pozici: Za prvé.

To je evidentní a já myslím, že naši lidé, naši občané nejsou hloupí, dobře to vědí. Já se nebudu bránit svému vydání, protože nemám co skrývat a věřím, že spravedlnost zvítězí. Žádný trestný čin jsem nespáchal a proti obvinění se budu bránit všemi možnými právními prostředky. Za další.

A stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Jak i dneska ráno Česká televize říká, že jsem něco vyvedl. No nic jsem nevyvedl.

A já bych doporučil všem občanům, aby se tam šli podívat. Je tam téměř miliarda.

Nyní faktická poznámka pana poslance Petra Kořenka.

Děkuji, pane předsedající. Já jsem vůbec vystupovat nechtěl, nicméně vystoupení kolegy Hájka mě trošku přesvědčilo.

Takže to je první věc. A druhá věc.

Pokud na to budete mít, tak vám blahopřeji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.